Dále budeme hlasovat, aby bod číslo 227, Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015, se zařadil pevně ve středu 4. 5. odpoledne jako pátý bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 235, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 78. Tento návrh byl zamítnut.

S návrhem byl vysloven souhlas. Dále budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 228, Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015, byl pevně zařazen ve středu 4. 5. odpoledne jako šestý bod. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat variantně, aby tento bod číslo 228 byl zařazen ve čtvrtek 5. 5. po písemných interpelacích jako šestý bod.

Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 229, Informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí při léčbě roztroušené sklerózy, byl pevně zařazen na středu 4. 5. odpoledne jako sedmý bod.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti návrhu?